Proč to zatajujete?

To mi tedy opravdu připadá neskutečně pokrytecký a otřesný!

Následuje faktická poznámka pana poslance Lubomíra Volného. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl v této poznámce prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegyni paní Němcové jenom poupravit informace, které tady zazněly. Protože podle těch informací, které mám k dispozici já, ten seminář svolal generální ředitel České televize pro poslance a jeho osobu původně. Dokonce podle informací, které mám k dispozici já, nechtěl původně pozvat ani Radu České televize. Tyto informace si můžete ověřit a případně nějakým způsobem můžeme dojít k tomu, jak to skutečně bylo, u předsedy Sněmovny. Takže tento seminář vznikl jako seminář pro poslance z podnětu generálního ředitele České televize.

Jak to víte, že ty otázky byly zodpovězeny správně na semináři, kterého jste se neúčastnil? A připraví se paní poslankyně Procházková.

Já nemám rád tento typ argumentů, protože mi připadá, že to je takový typ argumentů, kterým si zastavíme tady mluvit o všem. A chtěl bych všechny ujistit, že já si myslím, že je naprosto v pořádku to, že veřejnoprávní média nemohou zůstat bez kontroly hospodaření. Já jsem byl ten, který po té debatě volal. A taky se nemůžu tedy zlobit, když někdo říká něco, s čím nesouhlasím. To si myslím, že do toho patří. Je to mé pevné přesvědčení. A vedeme tady debatu, kde spolu nemusíme souhlasit, ale bylo by dobré, kdybychom do toho nedávali všechny geopolitické souvislosti světa. Takže to je jedna věc.

Pan poslanec Volný říká, že jsem tam nebyl. Já jsem řekl, že jsem četl záznam, který byl pořízen poměrně dost podrobný, a ptal jsem se asi dvou účastníků a oni tam na to zrovna odpověděli.

Já jsem řekl, že jak jsem četl tyhle záznamy a seznamoval jsem se s tím, kde jsem nemohl osobně být, tak jsem těm odpovědím rozuměl.

Dobré již poledne všem.

Pro mě je velký problém zvednout ruku pro zprávu z roku 2016.

Takže mně to připadá velmi podivné.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Juříček.

Děkuji, pane předsedající.

Já mám jednu nevýhodu. Mně jednou, když projde číslo hlavou, tak já si ho pamatuju. Ale já jsem se snažil udělat přehled. A v žádném případě jsem nechtěl udělat z toho politikum.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

A dozvídáme se, že nikoliv, že tento zájem tedy nemá.